Děkuji za slovo. Hezký večer. Ale vzhledem k tomu, kolik je hodin, tak si myslím, že stačím sotva říct, že vám všem přeju hezký večer. Nicméně my jsme zavetovali tu devadesátku z jednoho prostého důvodu, protože na vás na všechny se obraceli zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek tady Evo, už mě to měříš, když tak tři dva jedna, já toho nechám ale určitě to rozebereme na nějakém dalším příštím jednání a opravdu si to zaslouží rozebrat na výboru, protože zástupci bytových družstev celkem oprávněně namítají, že to bude stát obrovské množství peněz, ta informační povinnost, která se vlastně na ně nově aplikuje.